Děkuji paní ministryni. Není, tudíž přistoupíme k další interpelaci. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, chtěla jsem mít takový trošku netradiční dotaz, který se týkal právě onoho videa pana premiéra v rámci volební kampaně, kdy tvrdí, že bude na základě podnětu komunálních politiků, kteří mají jeho telefonní číslo, ovlivňovat rozhodování o dotacích pro obce a města. Chtěla jsem se vás také zeptat, zda se to bude týkat i Ministerstva financí. Také jsem se vás chtěla zeptat jako zkušené právničky, zda je ovlivňování rozhodování o dotacích na ministerstvech a krajích ze strany pana premiéra legální, jak se na to dívají české a evropské předpisy a zda chystá vláda případně tyto předpisy měnit, aby se rozhodování o dotacích přesunulo na úřad pana premiéra. Vzhledem k tomu, že pan premiér mi odpověděl, že zásadně odmítá tvrzení, že by dotační řízení ovlivňoval, tak nepředpokládám, že bude nutné odpovídat na tyto dotazy, nicméně položím tedy dotaz nový: V onom videu se totiž říká, že v cestě dobrých nápadů, které mají starostové a primátoři, stojí kraje a ministerstva.

Děkuji paní poslankyni. Slovo má paní ministryně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, dovolte, abych stručně odpověděla. Postup při přidělování dotací upravuje zákon o rozpočtových pravidlech, kterými jsou poskytovatelé povinni se řídit.

Dotace se pak poskytují na základě podaných žádostí v souladu s nastavenými transparentními hodnoticími kritérii.

Takže asi takto. Myslím si, že jsem tím odpověděla i na další část otázky.

Je to velmi zajímavé a znamená to, že obce a kraje dostávají díky RUDu a díky tomu, že máme jednak silnou ekonomiku a jednak se nám daří ve výběru daní nebývalým způsobem díky opatřením, které Ministerstvo financí zavedlo, čím dál více peněz, já jsem za to ráda, věřím, že to prostě využijí smysluplně.

Děkuji. Děkuji paní ministryni a předpokládám, že paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Děkuji moc za připomenutí těch transparentních kritérií a pevně budu doufat, že se budou dodržovat.

Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět. Ano. Děkuji.

Věřím tomu, že to tak probíhá.

Děkuji paní ministryni.

Děkuji. Mám štěstí na jednoho ze tří přítomných ministrů. Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat, co Ministerstvo zdravotnictví hodlá dělat a v jakém časovém horizontu pro to, aby byly podpořeny a zachovány i malé nemocnice v menších městech. Jsem z Plzeňského kraje a kupříkladu nemocnice v Sušici bojuje o přežití, ruší se oddělení a ministerstvo tomu přihlíží, jak se snižuje zdravotní péče pro občany v tomto regionu.